Odůvodnění upřesnění pojmu daňový rezident ve vztahu k zákonu o kompenzačním bonusu pro společníky eseróček. Podobné odůvodnění odkazuji na moje vystoupení v obecné rozpravě a na písemné odůvodnění uvedené ve sněmovním dokumentu. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem.

Je to návrh zpravodaje pana poslance Karla Raise, abychom zkrátili lhůtu pro druhé čtení na 12 dní.

Kdo je proti? Hlasování číslo 34, přihlášeno 92 poslanců, pro 55, proti 2. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přejdeme k dalšímu bodu.